Tak děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Bartoš. Já vám děkuji.

A když se podíváme na to, kolik je těch lidí, kterým ten druhý příjem vypadl, nebo to DPP, DPČ vypadlo třeba těm lidem, co si přivydělávali k tomu invalidnímu důchodu, nebo třeba těm studentům, a pak se podíváme na počet těch podaných žádostí, tak prostě v tom formátu, jak to bylo prezentováno my vám tady sice neschválíme speciální bonus, ale tady si můžete sáhnout na MOPku tak to přece vůbec neodpovídá.

Takže to je ten zásadní problém.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Rozdělím to do tří základních tematických celků.

Začala bych těmi zákony.

900 tisíc pracovních míst.

A to nejsou názory mé, ale jsou to názory ekonomů, kteří jsou ať už ve vládním NERVu, nebo jsou členy ekonomického poradního týmu Ústředního krizového štábu.